Ale já teď řeknu zcela na rovinu, tak jak já věci cítím. Já bych tady mnohem radši, mnohem radši, bych tady jednal o tom, aby naše strana byla součástí vládní koalice.

Já chci prostě říct, že pro mě úplný základ už tady byl řečený.

A říkám, kdybychom usilovali o tu vládu, tak bychom je tam museli dostat. My prostě máme zásadu, a ta je strašně důležitá, ale strašně málo o tom mluvíme, že všechno, co se může udělat na spodní úrovni, se na té spodní úrovni má udělat.

Jestliže něco můžeme udělat prostřednictvím spolků, ať jsou to hasiči, nebo tady zmiňovaní skauti, sokoli nebo orli, udělejme to prostřednictvím spolků. Nebo rybáři, nebo myslivci. Jestliže můžeme něco udělat prostřednictvím obcí, udělejme to prostřednictvím obcí. Jestli prostřednictvím krajů, tak prostřednictvím krajů. A jestliže můžeme podpořit něco v malém, to znamená malé živnostníky a malé podnikatele, tak podpořme tady to, co je nám nejblíž, a to, co je vedle nás. To je náš pohled. Tak řeknu jenom pět věcí.

Nicméně budu stručný. Ta druhá věc se týká opravdu spravedlivého navýšení důchodů, a to především žen, které se staraly o děti nebo o své rodiče.

A čtvrtá věc, kterou považuji za velmi důležitou, je dokončit konečně reformu krajů, aby kraje začaly fungovat tak, jak mají. Týká se to zvláště školství, kde nám vzniklo 14 druhů školství. Kraj od kraje je to všude jinak a je třeba s tím zvláště v tom středním školství něco dělat. A pátá záležitost je potom podpora živnostníků a malých podnikatelů. Znovu říkám, raději bych byl, kdybychom zvolili třetí cestu, kterou ještě máme, a hledali raději ještě o další dva měsíce, klidně tři měsíce déle proto, aby tady byla vláda bez komunistů. Ale když nemohu, tak musím říci, že budu dnes proti vládě, proti důvěře takové vládě, která se opírá o komunisty. Já děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, tak mám pocit, že tady vzrůstá trochu hluk. Tak jenom abychom to udrželi na dobré úrovni. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vlastní spolupráci koaliční vlády ANO a ČSSD si obě strany domluvily na základě koaliční smlouvy a podporu komunistů si vláda zajistila smlouvou o toleranci mezi ANO a komunisty.

Na druhou stranu by si měli sami odpovědět, zda je to pro ně dobré řešení. Pro toto tvrzení máme dostatek argumentů. ČSSD v rámci všech vyjednávání o vládní spolupráci vystupovala velmi arogantně a například vůči našemu hnutí se vyjadřovala velmi urážlivě a veřejně tvrdila nepravdivé informace s cílem poškodit naše hnutí a náš program.

Vláda, jejímž jedním koaličním členem je rozhádaná, probruselská, proimigrační a korupčními kauzami opředená ČSSD, bude velice nestabilní. Nejednotnost této strany při všech hlasováních a nejednotnost poslanců a senátorů ČSSD je tím důkazem. Například OKD, krabice od vína plná milionů korun hejtmana a poslance Davida Ratha, kauzy financování vrcholového sportu a mnoho dalších, které stály naše daňové poplatníky miliardy korun. ČSSD ve svém programu podporuje principy globalizace a multikulturní integrace. Hnutí ANO zase nominovalo na premiérské křeslo trestně stíhaného člověka, což vládní nestabilitu ještě umocňuje. Argumentů bychom mohli zmínit ještě mnoho, ale to už nebudu zmiňovat. Za vznik takovéto vlády nese plnou odpovědnost premiér Andrej Babiš. Naše hnutí mu nabízelo spolupráci, o kterou ale neměl zájem. Bylo to jeho rozhodnutí a on se bude zodpovídat našim občanům. Závěrem znova zopakuji, že poslanci hnutí SPD nepodpoří důvěru takto navrhované vládě. Jsme přesvědčeni, že tato vláda není schopna naplňovat zahraniční, hospodářskou, bezpečnostní, obrannou a sociální politiku ve prospěch blaha našich občanů, to znamená bránit a hájit suverenitu naší republiky, což je dlouhodobým programem našeho hnutí. Klasik by řekl dávám této vládě rok, maximálně dva.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji.

Pane poslanče, já vás přeruším. Takže prosím, zkuste zvýšit hlas.

Budu citovat z programového prohlášení vlády z kapitoly obrany, kde se píše: Budeme aktivní v OSN, Evropské unii, NATO a dalších organizacích. A kapitola k zahraničí je uvozena deklarací, že zahraniční politika vlády bude sebevědomá, aktivní a srozumitelná.